Ale velmi se vám divím.

A má se posuzovat, zda politicky zvládne ten rozhovor.

A ne máte pravdu prosím vás, potvrzuji vám to, ale bohužel, buďte tak laskav, ale neuvádějte naše IČO, jméno, a podobně, protože se obáváme následných kroků Finanční správy. Ještě mi dovolte jednu omluvu, a to omluvu pana ministra obrany Martina Stropnického. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že je to opravdu tak vážná věc, a když jsem tady říkal, že to hodlám vzít na pořad jednání rozpočtového výboru pravděpodobně v polovině června, také jsem navrhoval přerušení, aby tady byla účast pana ministra, tak to už ztrácí asi dneska smysl. Pan ministr tady stejně není.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nezkoušel mě z ní ani premiér.

Bylo by to velmi nerozumné. Musím říct, že velice vítám návrh rozpočtového výboru, abych si tedy pohovořil s panem generálním ředitelem. Já s ním samozřejmě budu mluvit, pokud budu jmenován ministrem, protože zatím k tomu nemám žádný důvod. Na adresu Finanční správy bych mohl pronést, protože jsem opravdu podnikal, řadu dalších připomínek, kde se mi nezdá, že je všechno úplně v pořádku, z vlastní zkušenosti.

Protože já jsem hovořil i s panem premiérem a jasně jsme se dohodli na tom, jak budeme postupovat.

To není žádné zkoušení odbornosti. To se prostě nedá.

Ale Ministerstvo financí ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu. Už v únoru se rozhodlo, že je málo času do října. Podívejte se na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně kontrolního hlášení.

To by byla dobrá zpráva. Ale obávám se, že zase budete vymýšlet nějaké legislativní paskvily, abyste jako na oko vyhověli Ústavnímu soudu a přitom jste honili podnikatele kvůli kontrolnímu hlášení. Mně to ignorování rozhodnutí Ústavního soudu Ministerstvem financí připadá neskutečné.

Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chci nejprve poděkovat za zařazení tohoto bodu a za rozpravu, která tady byla. Pan premiér ve svém vystoupení jasně zmínil statistiku enormního nárůstu zajišťovacích příkazů během zejména tohoto volebního období. Já i někteří kolegové jsme tady jasně prezentovali příslušné judikáty některých soudů. To nebyly skutečně žádné politické výroky nebo nějaká politická kritika. Byly to jasné judikáty a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na základě kterých buď byly rušeny ty zajišťovací příkazy, nebo byla vydávána předběžná opatření o tom, že Finanční správa nesmí zpeněžit, prodat majetek podnikatelů. Musím říci, že ta čísla, o kterých tady hovořil například pan poslanec Pilný, jako že to je malý počet, tak bych ho chtěl také upozornit, že celá řada těch podání k Nejvyššímu správnímu soudu ještě spěje, že to jsou probíhající záležitosti. Hovořil jsem pouze o těch případech, kdy se Nejvyšší správní soud vyjádřil. Ty judikáty jsou na internetu, takže na ně odkazuji.

Ten podnikatel pak často i se svými zaměstnanci musí odejít třeba na úřad práce.